Ano, nelegální migrace přiváží organizovaný zločin. Ano, stane se, bohužel.

AfD za problémem vidí příliš otevřenou imigrační politiku, která umožnila nekontrolovatelné slučování rodin.

Jenže postupně se přidávali dospělí.

Obě skupiny cítí nevraživost už ze svých domovů. Počet nenávistných útoků v Německu se od počátku roku zdvojnásobil.

Tedy neustálé kontroly, razie, rozsáhlé operace a konfiskace majetku.

To je organizovaný zločin, to není žádné, že by prchali před válkou.

A tohle my chceme?

Můžete to změnit. Můžete to změnit, protože tohle je absolutní katastrofa pro Evropu. Je to o bezpečnosti.

Co jste udělali? Pan premiér stále říká, že my jsme neudělali. No, my jsme udělali. My jsme nedovolili legislativu tohoto migračního paktu,. Nedovolili. Ano? Proč? Proč tolik lidí teď přichází?

Není možné, aby někdo chodil do Evropy jen tak.

Tady Okamura včera mluvil o referendu strašně dlouho.

Tady vykládal strašně dlouho, že měl nějaký mandát, potom tvrdil, že je to stejný mandát, a tak dále. Já jsem ten mandát četl.

Takže Evropa je plná.